Máte slovo. Já také děkuji moc. Také se domnívám, že bychom to měli třeba projednávat opravdu v plném počtu Sněmovny.

Tak u této hodnotové věci bych naopak očekával, že to třeba zařadíme v úterý po senátních vratkách proto, abychom mohli v plném počtu Poslanecké sněmovny tu každou hodnotu, která tady byla zvolena našimi občany, prezentovat. Mám to brát jako procedurální návrh? Ne, jako připomínku.

A druhá věc. Víme, že ani jeden z těch návrhů nemá většinu v této Sněmovně.

Mně to připadá směšné, absurdní v situaci, v jaké jsme celospolečensky.

Já děkuji za čas pro faktickou poznámku.

A to si myslím, že je ta správná cesta. Když jsme to dneska otevřeli tady, budiž, ale je třeba, abychom slyšeli všechny strany.

A myslím si, že pak by mohly některé zbytečně emocionálně vyhrocené diskuse a napadání, kdo kdy měl co zařadit, odpadnout. Takže děkuji za možnost aspoň v rámci faktické poznámky se pokusit o uklidnění situace. Děkuji.

Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, kolegové, dovolte, abych se také já vyjádřila k tématu narovnání práv gayů a leseb v naší společnosti, a jak já se dívám na možnost uzavření manželství mezi nimi.

Kladete si otázku, proč ovšem už nestačí pouhá registrace a proč LGBT komunita požaduje stejná práva, i co se týče možnosti uzavírat manželství, jako je běžné u většinové populace. Odpověď je jednoduchá. Všichni potřebujeme uznání.

Odjely i s vědomím, že tady bude tohle manželství neplatné, natolik tohle rozhodnutí být spjat s druhým bylo pro ně důležité.

A na závěr bych ještě ráda zmínila některé státy, které jsem objevila, co se týče uznání práv LGBT komunity a kde už manželství stejnopohlavních párů je legální.